Děkuji. Pan předseda Michálek a po něm pan předseda Kováčik. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milá veřejnosti, klub Pirátů rovněž podporuje návrh na to, aby mandátový a imunitní výbor měl 18 členů. Jde o to, aby v něm byly zastoupeny všechny politické strany. My jsme o tom vysílali informace do médií. Ze strany ANO byly signály, že podporují to, aby v čele výboru byl někdo z opozice. A žádali dokonce, abychom přišli s konkrétním jménem, čili vygenerovali jsme nominaci Petra Gazdíka do čela mandátového a imunitního výboru. A nyní přicházejí návrhy, které mají ten počet snížit tak, aby se tam zástupce STAN vůbec nedostal, a tedy logicky nemohl ani stát v čele toho výboru. Čili v podstatě jediné východisko, k čemu to vede, je, že ANO tady instaluje do čela mandátového a imunitního výboru komunistu a ten následně bude spolurozhodovat o vydání Andreje Babiše. Tohle je opravdu trend, se kterým my se nemůžeme ztotožnit, a proto vás žádáme, pokud má platit to, že výbor má mít zástupce opozice, má být v čele toho výboru zástupce opozice a nikoliv strany, která vede kvazikoaliční vyjednávání, už společně předkládá návrh na zdanění církevních restitucí, tak nemůže opravdu dojít k tomu, abychom manipulacemi s počtem členů výboru dosáhli toho, že tam STAN a další strany, které v opozici budou, nebudou mít vůbec žádného zástupce. Historicky ta situace už tady byla. Klub Úsvitu přímé demokracie, Tomio Okamura, neměl zástupce v mandátovém a imunitním výboru a ta situace je v podstatě tlačila do toho, aby zde na jednání Sněmovny rozhodovali, aniž by měli podrobnou znalost věci. My si myslíme, že tohle je vrcholně nedemokratické, že všechny kluby by měly mít svého zástupce, a proto prosazujeme návrh, aby měl mandátový a imunitní výbor 18 členů. Děkuji za pozornost. Pan předseda Kováčik. Tady znělo, že jsme tady z vůle voličů, to je pravda jako že tedy kdyby měl komunista vést mandátový a imunitní výbor, tak to je nějaký ošklivý, nebo jak? My máme stejněprávné voliče jako vy všichni ostatní, takže povytahovat obočí nad tím, že by kterýkoli výbor měl vést komunista, mi připadá trošičku nemístné.

Mám pocit, že ano.

Fakticky, pane předsedo? Pan předseda Kalousek faktická, potom fakticky pan předseda klubu ODS. Děkuji za slovo.

Prosím pana předsedu... Stahujete, ano. Prosím pana vicepremiéra.

Skutečně daňového poplatníka to nestojí ani korunu, není to žádné korýtko. Je to jen funkce kontrolní pro případ, že tam dojde k nějakému takovémuto hlasování s tím, že ve velmi citlivých případech, jako je právě ohledně imunitního výboru, si myslím, že to dává smysl. Takže já bych se také přimlouval za to, aby tam každý poslanecký klub měl svého zástupce.

Myslím, že to nelze aplikovat na všechny ostatní výbory.

Skutečně Sněmovnu ani občany to nebude stát nic. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, argumentace tady zazněla. Já bych si přesto dovolil vás požádat. Nepochybuji o tom, že máte sílu na to prosadit si 13, 15 nebo kolik je potřeba členů.

Já přicházím jednak s poznámkou, kterou směřuji, vaším prostřednictvím prosím, k panu místopředsedovi Bělobrádkovi. Zúžit debatu pouze na to, jestli daňového poplatníka bude stát víc, nebo míň, pokud tam bude víc, nebo méně členů, to já bych si nedovolila. Myslím si, že tady je skutečně otázka toho případného demokratického deficitu, která nás má zajímat více.

A 6 z 11, asi umíme všichni počítat, znamená vždycky dostatečnou většinu na cokoli. Takže u počtu 11 to vím. Prosím, aby navrhovatelé, kteří bezpochyby zejména počítali to, kolik hlasů tam pro co bude, nám tady natvrdo řekli, kolik těch hlasů pro co tam bude ve všech těchto třech variantách.